Děkuji a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Šidlo. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, pan ministr tady popsal zevrubně novelu, která je předkládána vládou ohledně zákona 56. Ono se v podstatě o žádnou zásadní změnu zákona nejedná, jedná se pouze o účinnost původní novely zákona, která má být posunuta. Pan ministr zde vysvětlil i důvody, které k tomu vedou.

Já nejsem zcela přesvědčen, že to období bylo nedostatečně krátké. Myslím, že spíše, a to na obhajobu pana ministra řeknu na rovinu, že on je v tom trošku nevinně, protože došlo k tolika změnám od schválení této novely na Ministerstvu dopravy, že vcelku logicky nebyla tam kontinuita v krocích, které měly následovat z hlediska zachování všeho, co novela nabízela. Ze své zkušenosti mohu říci, že to, co jsme si prožili s registrem vozidel mezi rokem 2012 a 2013, je velice varujícím mementem pro celou českou společnost a zejména pro nás jako pro politiky, tak jsem jako zpravodaj připraven akceptovat tento požadavek novely na prodloužení přechodného období, protože si myslím, že pokud je něco pravdivého v důvodové zprávě, tak je to, že systém není připraven a že bychom určitě v praxi narazili na to, že nepůjde realizovat jednotlivá opatření, která přinesla předchozí novela. Takže to je snad vše k mé zpravodajské zprávě a jinak se hlásím ještě do rozpravy, neboť jsem byl pane ministrem požádán, abych ještě upravil lhůtu k projednání ve výborech. Děkuji za pozornost. Ano, děkuji a registruji vaši přihlášku. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana předsedu klubu ODS. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Tak rychlé to nebude! Já se musím vrátit do historie a popsat to. To je prostě jednoduchá věta a já vám popíšu proč. A nemůžu současného ministra tak úplně omluvit. Takže měl celkem 11 měsíců na to, aby to zařídil. Já jsem za tři a půl měsíce musel zařídit to, aby nezkolaboval registr vozidel, a to jsem měl nepřátelskou firmu proti sobě, která si myslela, že má na stát všechny trumfy v ruce. A zvládli jsme to za tři a půl měsíce s týmem na Ministerstvu dopravy a za pomoci lidí z Ministerstva vnitra, je třeba říct. Za tři a půl měsíce! Druhá byla horší než první, třetí byla horší než druhá a čtvrtá úplně byla nejhorší.

Já jsem ten zákon projednával trpělivě v hospodářském výboru pět měsíců. Našel jsem pro něj větší podporu než podporu koaličních poslanců.

Nicméně 16 měsíců mělo Ministerstvo dopravy na to, aby se připravilo. Nebyl to můj výmysl, já jsem to zdědil. Kdyby to bylo jenom o tom, tak vůbec nevystupuji, nebo jenom bych upozornil, aby si pan ministr prověřil lidi, kteří to měli na starosti, které ani ten Žák nestihl všechny vyházet, a kteří to ani přesto nestihli připravit. To za prvé. Není žádný důvod! Vůbec to nesouvisí s novým způsobem vydávání registračních značek STK. Nemá to spolu vůbec nic společného.

Jedenáct měsíců těch, které tento rok nestačily na zákon, na kterém ministerští úředníci už měli pracovat od srpna loňského roku, a já bych řekl, že ještě déle, protože tím, že byla poměrně silná politická podpora, nebylo to opravdu koalice versus opozice, tak si mohli být téměř jisti, že to v Senátu dopadne dobře a že zákon nebude odmítnut nebo něco takového.

V tomto případě kvalitní výkon odveden prostě nebyl. Nevím, jestli vám připadá 16 měsíců na implementaci zákona přijatého širokou politickou shodou jako málo.

Podotýkám, ještě pořád je pět a půl měsíce času a ono to nejde! Vůbec nerozumím tomu, že ministr s tím přichází, že hájí tuhle liknavost a špatný postup. Ten návrh v zásadě se položil vládě na stůl. Podívejte se do EKLEPu, jak rychle to šlo. A vůbec nerozumím tomu, že to máme na mimořádné schůzi. Proč? Vůbec ne!

To si myslím, že není správný příklad a že bychom neměli vyhovět takové žádosti.

To je špatná zpráva a neměli bychom ostatním dávat tak špatný příklad. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Příště, až budou mít definitivu, tak ještě se poučí a dostudují si krále Vávru.